Děkuji. Připraví se pan poslanec Profant. Děkuji za slovo.

Tak jsem chtěl poprosit pana ministra vnitra, který už není ministrem, takže pana bývalého ministra vnitra, pokud to tedy prověřil, nebo jestli to tedy neprověřil a jestli to předal svému nástupci panu Hamáčkovi, jak to vlastně dopadlo, abychom se dozvěděli tuto informaci předtím, než se bude hlasovat o důvěře Poslanecké sněmovny vládě. Děkuju předem za odpověď. Také děkuji. Nyní prosím pana poslance Profanta. Připraví se paní poslankyně Richterová. Dobrý podvečer opět.

Děkuji. Prosím paní poslankyni... Pan poslanec Veselý se přihlásil s faktickou poznámkou, tak mu dáme přednost. Dvě minuty, pane poslanče. Děkuji za slovo.

A bohužel součástí politiky je i to, že když někdo neuspěje, tak porážku musí uznat.

Děkuji.

Já bych chtěl poděkovat prostřednictvím pana předsedajícího svému předřečníkovi a ocenit, že aspoň někdo tady má odvahu vylézt a říct, proč dělá to, co dělá, i když s ním nesouhlasím. Děkuju. Také děkuji. Prosím paní poslankyni Richterovou, která je řádně přihlášena do rozpravy. Máte slovo, paní poslankyně. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, na podobnou věc, jaká právě zazněla, a sice to, jaké jsou vaše osobní důvody, jak vy se vyrovnáváte s dáváním důvěry vládě pana Andreje Babiše, na toto bych se ráda zeptala paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího, paní poslankyně Kateřiny Valachové. Také děkuji. A prosím pana poslance Holomčíka. Připraví se pan poslanec Bartoň. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dobrý večer.

Také děkuji. A prosím pana poslance Bartoně, který je posledním přihlášeným do rozpravy v tuhle chvíli. Děkuji za slovo. Měl jsem podobnou otázku na svého stranického kolegu z Plzeňského kraje pana poslance Chovance. Tak nějak už jsem se z tisku dozvěděl odpověď, za což si ho alespoň pro toto vážím. Nicméně rád bych se zeptat tady pana kolegy Foldyny prostřednictvím pana předsedajícího: Pane kolego, věříte Andreji Babišovi? Také děkuji. A nyní se ještě do rozpravy přihlásil pan poslanec Michálek, takže mu znovu dám slovo.

Jak dopadlo to vaše vyšetřování České pošty? Vy jste prý protikorupční strana. Do médií jste prohlásil, že to budete řešit. A bylo by dobré, kdybyste nás seznámil s tím výsledkem.

To je všechno, co po vás chceme. Jenom dotaz, na který máme právo podle § 11 jednacího řádu žádost o vysvětlení. Tak tady vystupte a jenom nám to řekněte, jestli jste vůbec něco šetřil, nebo nešetřil. Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, asi tady odleva doprava se všichni shodneme na tom, že předseda vlády, který žádá o důvěru Poslaneckou sněmovnu, by neměl být usvědčený lhář. To bohužel ale není tento případ.

Ve všech těchto případech se jedná o pomluvu, kde samozřejmě důkazní břemeno musí nést ten, kdo tu pomluvu vysloví.

Ale to bude civilněprávní spor mezi mnou a panem předsedou vlády. K té omluvě bude přinucen. Nemůže to skončit jinak, protože ty důkazy držím v ruce. A tady nejde o jednoho Kalouska.

Vy opravdu jste schopni věřit někomu, kdo vědomě lhal a říkal při tom, při zdraví svých dětí vám přísahám, že to byla pravda? To jenom aby bylo zcela jasno, komu chcete nebo nechcete vyslovit důvěru.

Já zjednám klid. Nicméně bych vás chtěl vyzvat, abyste se obracel na ostatní poslance mým prostřednictvím.